Nebudu ho podrobně popisovat. Jen konstatuji, že v rámci tohoto pozměňovacího návrhu navyšujeme v ukazateli kulturní služby, podpora živého umění, v tom kulturní aktivity částku o 38 mil. korun, a to především na podporu programu státní podpory festivalů profesionálního umění.

Pokračuji dále a dovolím si představit další pozměňovací návrhy, které se týkají Českého svazu bojovníků za svobodu.

Samozřejmě že na této opravě se bude podílet i Pardubický kraj, město Pardubice, sama Československá obec legionářská a doufejme, že i Ministerstvo kultury.

Samozřejmě. Zajímavé poznámky, které tady slyším.

Děkuji. Další pozměňovací návrh se týká Kanceláře prezidenta republiky, kde převádíme částku 73 tis. na položku odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory, z titulu ochrany osobnosti atd.

Samozřejmě že ta informace nebyla poskytnuta po 19 měsíců a žadatel si pak stěžoval tedy u soudu. Kancelář prezidenta republiky odmítla tuto částku zaplatit s tím, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu, a muselo to tedy zaplatit Ministerstvo financí.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za to, že jste zachovávali částečnou pozornost.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu a klubu sociální demokracie navrhl procedurální návrh, aby Poslanecká sněmovna dnes jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 19. a 21. hodině, resp. do doprojednání druhého čtení státního rozpočtu na rok 2020. Děkuju. Děkuji. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat, takže budeme v jednání pokračovat. A nyní tedy prosím pana poslance Polanského, který je řádně přihlášen do podrobné rozpravy. Než vám, pane poslanče, dám slovo, počkám, až se sněmovna trochu uklidní. Děkuji všem, kteří dorazili na hlasování, a budeme pokračovat. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Pozměňovací návrhy řeší nepříznivou situaci u organizace Správa železniční dopravní cesty, kdy došlo meziročně k dramatickému poklesu rozpočtu, a to až na hranici částky nutné pro zajištění běžného provozu, o nových investičních akcích nemluvě.